To znamená, pane ministře, že ten vlastník ano, tam budou určené sankce nebo jiné tresty pro toho vlastníka nemovitosti? Pokud já jsem vlastník domu, uloží mi někdo povinnost dělat ty kontroly? Prosím o dovysvětlení toho, jak si toto řešení, ke kterému doufejme vůbec nedojde, jak si vláda představuje, že bude fungovat v praxi. Děkuji vám. Děkuju.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v reakci na možný nedostatek zemního plynu s ohledem na vojenskou agresi Ruské federace vůči Ukrajině návrh vyhlášky, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody v případě, a to chci zdůraznit, předcházení stavu nouze nebo v případě vyhlášení stavu nouze.

Jedná se o plyn v objemu 153 miliard kubíků, který není možné nahradit ze dne na den.

S ohledem na tyto okolnosti má navrhovaná úprava vést k přímým úsporám energie a snížení spotřeby fosilních paliv včetně zemního plynu při zachování přijatelných požadavků na tepelnou pohodu a dodávky teplé vody. Návrh vyhlášky stanovuje teploty vnitřního vzduchu v pobytových i nepobytových místnostech v budovách při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze v teplárenství. Za účelem úspory tepelné energie umožňuje vyhláška dosahovat nižší teploty vnitřního vzduchu oproti navrhovaným teplotám při projekci budov.

Požadavky stanovené návrhem vyhlášky jsou v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a byly připraveny ve spolupráci s kolegy z Ministerstva zdravotnictví a jsou v souladu s jejich předpisy pro tuto oblast. Návrh vyhlášky nezavádí žádné nové kontroly oproti současnému stavu, to znamená oproti legislativě, která tady byla před zavedením této vyhlášky. Povinnosti stanovené vyhláškou se týkají vlastníků budov, nikoliv samotných uživatelů. Vyhláška byla rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení, v rámci kterého bylo doporučeno upravit výši teplot pro vybrané typy budov, jako jsou školy a zařízení péče o děti, pobytová zařízení sociálních služeb a zdravotnická zařízení. Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto připomínky akceptovalo, zapracovalo je do návrhu vyhlášky a pokračuje ve vypořádání ostatních připomínek všech připomínkových míst.

Děkuji. Děkuji panu ministru a táži se paní poslankyně, chceli položit doplňující otázku? Ano, já děkuji za vaši odpověď, pane ministře.

Tak vám moc děkuji za odpověď. Děkuju, paní poslankyně. Není tomu tak. Tak nakonec ano.

K návrhu vyhlášky se vyjádřilo 21 subjektů z původně 8 stanovených. Mezirezortní připomínkové řízení bylo omezeno rozhodnutím ministra pro legislativu a vypořádávání připomínek stále probíhá. Ale právě proto máme mezirezortní připomínkové řízení, abychom měli takovou vyhlášku, která splní ten účel, který chceme. Předpokládám, že vyhláška by vstoupila v platnost v prosinci, nejpozději od 1. ledna, a ta vyhláška je vlastně preventivní, je něco, co nám říká, že bychom se v krizových dobách měli uskromnit, protože kdybychom to neudělali, tak ty následky by mohly být ještě horší. Děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, prosím, máte slovo a dvě minuty. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pana ministra tady nevidím.

Ale pak ta interpelace nebude mít tu autentičnost a aktuálnost.